Uistinu …/Govornik se ne razumjie/… određivanja ovaj regulatora, bilo je dosta rasprava i razgovora i dogovora na koji način to premostiti, pa da ipak budemo učinkoviti, odlučeno je sve da to bude Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, a zbog specifičnosti i vrsta ulaganja koja inače u svojoj domeni ima HANFA, pa tako naravno kreditne institucije koje pružaju upravljanje portfeljem ovaj usluge upravljanja portfeljem bi spadale pod nadzor HANFA-e.

Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Onda otvaramo raspravu, prvi za raspravu je prijavljen Klub zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik Boris Lalovac, izvolite.

Pred nama se danas nalaze dvije direktive.

I sad ovako kada mi tu nekako raspravljamo postavlja se pitanje gdje se oni dotiču hrvatskih građana, gdje se oni dotiču sa hrvatskim poduzećima odnosno sa cjelokupnom financijskom odnosno gospodarskom javnošću? Kao što je ovdje uvodno rečeno ovo je namijenjeno isključivo sudionicima na financijskim tržištima, ovdje je državni tajnik i pojasnio koji su to sudionici na financijskom tržištu da osim mirovinskih fondova, investicijskih društava, banaka, da se tu, određeni su i financijski posrednici, kao što su posrednici u osiguranju, znači cjelokupno financijsko tržište je sada pod jednom regulativom, ali kakvom regulativom? Regulativom o izvještavanju. Znači oni će morati periodično odnosno godišnje izvještavati o štetnim utjecajima i zahtjevima znači ukupno kako njihovi proizvodi utječu na ekonomiju. S jedne strane idu, Europska komisija nudi brojne, brojna sredstva, novčana sredstva kroz fondove za gospodarstvo da idu prema digitalizaciji i da ide prema zelenoj ekonomiji. S druge strane, kroz ova, zapravo kroz ove uredbe obvezuju financijske posrednike, prvenstveno u ovom dijelu se misli na banke i cjelokupnu financijsku industriju, da izvještavaju o tome kako gospodarstvo s druge strane šteti okolišu kroz njihove, kroz, kroz, kroz te proizvode.

Održivo financiranje predstavlja proces razmatranja i uzimanje u obzir okolišnih socijalnih i upravljačkih faktora prilikom donošenja odluka o ulaganju ili davanja investicijskog savjeta, što bi u konačnici trebalo dovesti do dugoročnog povećanja ulaganja u održive ekonomske aktivnosti i projekte, SFDR uredba se za financijske sudionike i financijske savjetnike propisuju se nove obveze, ovo što smo ovdje rekli, obveza objave vezano za održivost, a svrha tih objava je omogućiti i olakšati krajnjim ulagateljima donošenje informacija, odluka o ulaganju te spriječiti tzv. greenwashing. O čemu se ovdje narodnim jezikom radi, a ja ću vam pročitati jedan izvještaj jedne velike financijske institucije koja je ona objavila na svojim stranicama. Ja sam se pripremajući za današnju raspravu prema danas, putem web stranica sam zapravo istraživao hrvatski financijski sustav i zapravo sve financijske institucije, budući da ova Uredba stupa 10. ožujka 2021., znači već je stupila, svi financijski posrednici su objavili već na svojim web stranicama, su objavili, sukladno ovoj Uredbi njihova izvješća o tome kakav je njihov proizvod odnosno konačni učinak na okoliš. I za sata, to moram priznati, budući da je to sve novo, to je sve novo i njima i zapravo cjelokupno nama, to su za sada, ono, da ne kažem pravno terminološki posloženo, da su oni to razmatraju, da će razmatrati. Međutim, na tome neće ostati, nema tu nikakvih podataka, nema nikakvih nekakvih generalnih podataka u njihovim izvješćima, a ja ću vam pročitati jedno izvješće jednog velikog financijskog posrednika koji je inače i na hrvatskom tržištu, neću ga imenovati, a da vidite šta će to značiti u budućnosti za banke, a šta će to značiti za gospodarstvo, da ne mislimo da je ovo samo neka određena direktiva. Znači, čitam sad znači sa njihove stranice, znači održivi osiguravajući financijski proizvodi, ne samo da podržavaju prijelaz na niskougljičko gospodarstvo već ostvaruju mogućnost rasta. Društvo je ulagalo preko 100 vjetroelektrana i solarnih parkova, uložilo je oko 7 milijardi eura, radi se o jednom velikoj europskoj kompaniji koji posluje u Hrvatskoj i tako ostaje važan investitor energetske tranzicije, ulaganje u certifikate zelene zgrade porasle su sa 15 milijardi eura na 18 milijardi eura. Oni već konkretno izvještavaju u njihovom portfelju gdje ulažu, ulažu u vjetroelektrane, ulažu u, ulaganje je u vjetroparkove i u npr. zelene zgrade. Pazite što je posebno navedeno u njima, da svi oni koji se bave tom djelatnošću, da znaju šta će ih dočekati jednoga dana. Ponovo posebno navode, rudarske tvrtke koje planiraju nove rudnike ugljena ili generiraju više od 25% prihoda od vađenja ugljena ili više od 10 milijuna tona ugljena godišnje, od 1. siječnja 2023. više neće primati osiguranje imovine i nesreće. Vrlo eksplicitno piše, to velike osiguravajuće kuća odnosno financijskih konglomerat, da ona neće više osiguravati kompanije koje imaju ovakve kriterije. Dalje, kao što navode ili više od 5 gigavata godišnje, kao i pružanje usluga od ugljena koji stvaraju više od 25% prihoda. Poslovne aktivnosti, mogućnosti ulaganja u ovih tvrtki koje se baziraju isključivo na obnovljivoj energiji, i dalje će osiguravati ili financirati ako postoji cjelokupni put klimatske tranzicije.

Međutim, prema ovom jednom velikom financijskome posredniku iz EU, vidite kako su se već oni pripremili i čak najavljuju u svojim politikama, financijskim politikama najavljuju kako će se odnositi prema onim tvrtkama koje zagađuju okoliš, koje uništavaju prirodno okruženje i da su već jasno postavili limite, što je mene iskreno i začudilo, kad su naveli da će prestati osiguravati, odnosno financirati takav, te sektore, te gospodarske ovaj, međutim, tu je vrlo jasna poruka i od EU komisije zbog čega se kompanije u razdoblju do 2050. g. moraju preći na ekološku tranziciju, znači moraju taj prijeći put, zato će im biti osigurana financijska sredstva i s druge strane se zato i traži od onih koji financiraju s druge strane, osim Komisije i kroz fondove koji financiraju gospodarstvo, da jasno u izvještajima govore koliko, ne samo postojeći portfelj koji neće biti tako jednostavno i izanalizirati, to moram priznati da je ovo vrlo teško i ... [[Govornik se ne razumije.]] imati određene konkretne podatke, nije to baš tek tako reći, neko vam mora reći kako, koliko daje ugljični, koliko izbaciva ugljičnog dioksida, itd. Tu će morati biti i zato je vezano za one indekse što ste zapravo spominjali, da će to morati raditi ozbiljne relevantne kuće koje vam kad sam pitao, vjerojatno će to raditi neke europske jer Hrvatska nema kapaciteta procjenjivati određenu tvornicu, ne znam, u bilo kojem dijelu Hrvatske koliko je ona štetna za okoliš ili nije štetna za okoliš, međutim, to je ono što zapravo se očekuje u narednom razdoblju u narednom periodu koji je desetogodišnje razdoblje da se već počinju pripremati da će se dogoditi ozbiljne promjene, ozbiljne promjene u onome kada se budu donosile čak i odluke da li će on financirati kompaniju jer tu se čak i donosi vam, vrlo jasno piše da morate uz financijsku, financijski učinak, da li znači da li će netko vratiti novac ili neće u konačnici morate imati i ekološki odnosno faktor održivosti i da ga morate navoditi u svojim, u svojim ovaj izvještajima.

Slijedi rasprava Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, poštovana zastupnica Vesna Vučemilović.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog državnog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege, ja ću početi svoje izlaganje sa jednom informacijom koja je možda i šokantna, a to je da je Grčka izdala obveznice sa negativnim prinosom. To nam najbolje govori kakvo je stanje na financijskim tržištima trenutno, novca ima pa se čak plaća drugima da ga uopće uzmu, kamate su na rekordno niskim razinama i da vam je netko rekao prije 5, 6, 10 godina da će Grčka izdati obveznicu sa negativnim prinosom vi bi rekli, sjetite se onih dugova, reprograma MMF-a itd., znači to je trenutno takva situacija, ona traje već neko vrijeme i do kada će to trajati to naravno ne ovisi o nama nego o centralnim bankama koje trenutno vode takvu ekspanzivnu politiku monetaru, pa vidjet ćemo do kada će to ići.

Što se tiče ovog računanja o kome je govorio kolega Lalovac, na koji način će se te neke stvari izračunati postoje GRI smjernice jel, koje vrlo jasno definiraju sve te indikatore temeljem kojih se već rade nefinancijska izvješća. Tako da to u principu i nije pretjerano veliki problem, ali ja moram napomenuti da smo mi već puno puta govorili ovdje o društveno odgovornom investiranu i ovo su sada 2 uredbe, mi tu nemamo puno nekakvog prostora znači kad se donese uredba moramo ju prenijeti, nije to kao direktiva da se odredi cilj pa ćemo mi odrediti na koji način ćemo mi postići taj cilj. I često mi ovdje govorimo znači i o klimatskim promjenama, o održivom razvoju, energetskoj učinkovitosti, sve je to krasno, jel sve je to dio Europskog zelenog plana koji je vrlo ambiciozno postavljen, ali moramo se uvijek zapitati kakva je uloga RH u cijeloj toj priči. Na globalnoj razini je naš utjecaj apsolutno nikakav, u potpunosti zanemariv i sad bi netko iz zeleno-lijevog bloka vjerojatno rekao da ali malo, pomalo svaka plastična vrećica, ovo ono, vamo tamo, ali mi kao suverena država uvijek moramo voditi računa o tome što su naši prioriteti. Jesu li naši prioriteti smanjenje emisija CO2, pa mi smo ih već smanjili i to značajno, ako gledate '90.-tu i danas te emisije su se značajno smanjile, ako gledate zaštitu prirode pa preko 30% kopnenog teritorija Hrvatske je zaštićeno, ako tome dodate i ono sve što je u Naturi 2000, u ekološkoj mreži onda je to i preko 30% koliko propisuju smjernice EU. Znači mi iz tjedna u tjedan raspravljamo o Pariškom sporazumu, zelenom marketingu, klimatskoj tranziciji, ali to su sve prioriteti EU, nemojmo se zavaravati. Što su naši prioriteti? Ja bih voljela da su to naši prioriteti, to bi značilo da smo mi u vrhu sa najrazvijenijim članicama EU, ali mi nismo, mi smo na začelju, mi smo u društvu sa Bugarskom i mi smo na začelju i mi smo broj 1 jedino kad se priča o korupciji, percepciji korupcije i o tim nekim negativnim stvarima kao što je recimo učinkovitost pravnog sustava. Znači naši prioriteti moraju biti gospodarska i demografska revitalizacija jer to su 2 temeljna problema s kojima se Hrvatska danas suočava. Kad gledate društveno odgovorno investiranje to je u globalnim razmjerima to još uvijek tržišna niša, budimo realni, o tome u Europi je to prioritet, u svijetu baš i nije. Krenulo je u Americi, pa se prebacilo kod nas i Europa je trenutno vodeće tržište zbog toga što Francuska ima svojim zakonom propisano da njihovi mirovinski fondovi određeni postotak koji nije tako mali moraju ulagati u društveno odgovorne kompanije. Prema izvještaju Eurosifa iz 2016. upravo je Francuska jedno od najrazvijenijih tržišta i bilježi najznačajnije stope rasta tako da i ove uredbe treba gledati u tom kontekstu. Nije nikakva tajna da je Europa već u svom akcijskom planu izgradnje unije tržišta kapitala Europska komisija istakla tada da su nužna nova dugoročna i održiva ulaganja koja će povećati konkurentnost gospodarstva EU pa se onda u tom kontekstu navodi kako kroz okolišne socijalne obveznice, obveznice za upravljanje treba usmjeravati kapital sukladno ovim ESG čimbenicima prema održivim ulaganjima. Ja sam i zadnji puta kada se je govorilo o indeksima pitala državnog tajnika gospodina Ćuraja koliki je udio u Hrvatskoj tog održivog investiranja nije mi znao reći ja ću vam reći to je misaona imenica u Hrvatskom nema toga ni u tragovima. I u principu nefinancijska izvješća radi tek jedan dio kompanija koje to moraju po zakonu zato što je stigla direktiva o nefinancijskom izvještavanju pa onda smo se i mi sukladno tome, znači to su velika poduzeća možda nekih 50-tak poduzeća koja to rade. U ovom dokumentu navodi se kako izmjene neće imati za rezultat povećane troškove kapitala za mala i srednja poduzeća zato što se ona uglavnom financiraju kreditima banaka, ali pitanje je ako će banke morat davat te izvještaje vjerojatno će i oni tražiti nekakve dodatne izvještaje i od malih i srednjih poduzeća što bi njima moglo zakomplicirati život i povećati i prouzročiti dodatne troškove za izradu nefinancijskih izvješća. Nisu ta izvješća nikakva novost, već imate na brojim svjetskim burzama, poglavito europskim da se uz klasična financijska izvješća traže i ne financijska izvješća koja se onda rade prema tim GRI smjernicama kao što sam već i rekla i kažem nije to neuobičajeno, to je u Europi na burzama već duže vremena jedna ustaljena praksa. Ja moram postaviti pitanje, je li Hrvatska država kada je u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost od Rimac automobila recimo tražila ne financijsko izvješće? Tamo že se uložiti, bespovratno će se doznačiti milijardu i pol kuna. Nemojte misliti da imam nešto protiv, dapače, treba nam više Rimac automobila, ali i mi malo primjenjujemo te kriterije onako kako nama paše jel. Veliko je ulaganje, ja ne dvojim da Rimac automobili udovoljavaju ESSG kriterijima, ali ja sam pokušala pronać njihovo ne financijsko izvješće, nekakvo izvješće o održivom razvoju, o društvenoj odgovornosti nisam ga našla. Možda ga vi imate? Ne znam, ako ga imate evo ja bih ga voljela vidjeti. Mada kažem, to što se neko bavi električnim automobilima ne znači da on udovoljava GRI smjernicama i svemu onom što društveno odgovorno investiranje traži. Često ćete naći, ja sam radila i osobno neka istraživanja znači na malim i srednjim poduzećima da oni uistinu vode računa i o potrošnji vode i energije, plina, električne energije jer im je to važno za smanjenje troškova, ne rade ova izvješća, ali ne znači da ne vode brigu o ovim čimbenicima koji su ovdje postavljeni. I na kraju ću se vrlo kratko osvrnuti i o tom zelenom marketingu čisto da vam stavim relaciju i dovedem na onu moju tezu od početka što je bitno nama, a što je bitno EU. Tih ekoloških oznaka na proizvodima da odete u bilo koji trgovački lanac ima na pretek, ne znači naravno da svaka potrošaču jamči da je taj proizvod u skladu sa ekološki prihvatljivim kriterijima, dapače, često je to samo u svrhu postizanja više cijene na tržištu i u konačnici čak usudila bih se reći obmanjivanja potrošača. Znači za sada naša poduzeća nisu prepoznala dvije oznake koje jedine to jamče potrošačima, a to su EU Ecolabel i HR Prijatelj okoliša, do sada je izdano svega 16 potvrda za ukupno 34 proizvoda i 6 usluga turističkog smještaja u Valamar kampovima. U EU ih je na desetke tisuća i to vam govori koji su prioriteti EU i koji su prioriteti RH i to je ono što moram istaknuti jer upravo o tome mi ovdje u Hrvatskom državnom saboru uvijek moramo voditi računa i voditi računa o onome što su hrvatski prioriteti, a to je gospodarska i demografska obnova naše domovine.

Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče sa suradnicima, drage kolegice i kolege.

Nadalje, svrha transparentne objave podataka jest olakšavanje donošenja informirane odluke od strane ulagatelja, veća razina zaštite ulagatelja, potencijalnih ulagatelja te sprečavanje tzv. zelenog marketinga. Inače zeleni marketing je pojam tj. vrsta društvenog, ekološkog marketinga u kojem se proizvodi, usluge i sve marketinške aktivnosti planiraju i implementiraju uzimajući u obzir djelovanje i utjecaj koji mogu imati na okoliš i društvo u cjelini. Zeleni marketing je naziv za marketinške napore usmjerene na zadovoljenje želja potrošača vezanih uz zaštitu okoliša. No, vratimo se na prijedlog zakona pred nama, naime, njime se postiže uspostava jedinstvenih i usklađenih pravila o ESSG faktorima u biti okolišnim i socijalnim upravljačkim faktorima, objavama za sudionike na financijskim tržištima i financijske savjetnike i svih država članica što će omogućiti učinkovite usporedbe različitih financijskih proizvoda u državama članicama u pogledu njihovih ESSG faktora. Kako HANFA inače ističe smjernice za izradu i objavu ESSG faktora koje se odnose na okolišne, socijalne i upravljačke faktore, kompanijama bi trebale pomoći da u što većoj mjeri budu spremne kada se na europskoj razini standardizira nefinancijsko izvještavanje koje je važno za privlačenje zelenih ulaganja. Možda je korisno spomenuti da se okolišni faktori odnose na pitanja poput upravljanja otpadom, emisiju CO2, energetsku učinkovitost, zagađenje vode i zraka i sl. Društveni faktori se referiraju na uvjete rada odnosno zajednicom, uključivost, ljudska prava, zaštitu podataka i privatnost, dok upravljački faktori razmatraju pitanja poput sastava uprave u pogledu spolne ravnopravnosti i sl. To ubiti sve spada u ESG faktore. Ako će neka kompanija željeti povući sredstva iz instrumenata EU sljedeće generacije, jedna od ključnih stvari će biti da projekt bude digitalan i zelen, a ESG faktori upravo mogu služiti kao dokaz da neka kompanija primjenjuje elemente koji su dovoljni da bi se aplicirali za ta sredstva. Spomenuo bih samo da je EU puno radila na prilagodbi sustava za zelenu investicije pri čemu je cilj i sprječavanje investicija od društva koja koriste manipulativni i zeleni marketing, tzv. greenwashing. Podsjetio bih, na tom tragu je Uredba o taksanomiji, koju smo čuli, koja definira gospodarske djelatnosti koje se mogu smatrati okolišno održivima, a donesena je Uredba o objavama podataka vezanih za održivost. Još dok je u EU bila u tijeku rasprava o standardiziranom obliku izvještavanja, inicijativa HANFA-e išla je u smjeru da se domaćim tvrtkama, pogotovo onima koje su na Burzi, pomogne u pokazivanju tih podataka, pa da kasnije kada standardi koje će europski regulatori propisati, stupe na snagu, naši za to već budu u što je većoj mogućoj mjeri spremni. To je naime, važno za tržište kapitala kakvu vidimo ovim zakonom zbog potencijalno velikog efekta da onaj tko bude prvi pobere više lovorika. Možda bih još spomenuo kako je rečeno na jedno HANFA-inoj konferenciji za medije, ESG izvještavanja otvara i nove poslovne prilike te omogućava uspostavljanje poslovnih odnosa s dobavljačima i poslovnim partnerima. Podsjetio bih da je od potpisivanja Pariškog sporazuma od 2015. g. prisutan je rast ESG ulaganja na globalnoj razini. Sve vrste investicijskih fondova se sve više oslanjaju na te faktore, a primjerice, krajem, do kraja 2019. g. održive strategije tako bilo uvaženo više od 37 bilijuna eura. Zbog svega šta sam rekao smatram da ovaj zakon danas pred nama važnim i bitnim.

Naime, pitanja održivosti, npr. klimatske promjene, radnička prava, javno zdravstvo, važni su pokretači u vrijednosti ulaganja. To je posebno važno za mirovinska društva jer oni drže imovinu u najmanje srednjoročnom i pretežito dugoročnom razdoblju, što odgovara vremenskim okvirima tijekom kojih se očekuje da će se razvijati mnoga pitanja održivosti.

Relevantne informacije o poslovnim odlukama obveznika te o karakteristikama financijskih proizvoda koji se čine dostupnima ulagateljima, objavljuju se u predugovornoj dokumentaciji i periodičkih izvještajima financijskog proizvoda sukladno primjenjivom sektorskom zakonodavstvu. Osim toga, informacije o promicanju okolišnih ili socijalnih obilježja i održivih ulaganja, objavljuje se i na internetskim stranicama sudionika na financijskim tržištima. Ove informacije se moraju redovito ažurirati te se na internetskim stranicama obveznika objavljuje i jasno obrazloženje izmjena.

Nadalje, ovim Prijedlogom zakona osigurava se i provedba Uredbe 2020/852 koja dopunjava okvir objava o održivom financiranju koji je uspostavljen Uredbom 2019/2088.